Návrh na volbu členů Rady České televize Pan předseda Martin Kolovratník má slovo.

Nyní zbývá provést druhé kolo této volby. Budeme dovolovat tři zbývající místa. V souladu s jednacím a volebním řádem Sněmovny postupuje do posledního kola dvojnásobek počtu neobsazených míst, takže budeme vybírat ze šesti kandidátů.

I zde je druhé kolo, takže prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl připomenout věc, kterou už všichni víme, že Radu České televize volíme tak, aby v ní byly zastoupeny všechny významné politické, sociální a kulturní proudy. My jsme se snažili o jednání s vládní koalicí, tak aby se nám podařilo tento cíl naplnit, bohužel ta vyjednávání nebyla úspěšná a nepodařilo se nám dosáhnout shody v tom, aby ty proudy, které respektují názory poloviny obyvatel, která není zastoupena ve vládní koalici, se nějakým způsobem promítly i do fungování a obsazení České televize.

Já jsem zaznamenal z médií články o různých plánech na obsazení a věřím, že tyto články, které jsou poměrně znepokojivé, které vypovídají nebo spekulují o tom, že mají být zvoleni pouze zástupci jednoho proudu, tak že jsou nepravdivé. Pevně v to věřím a věřím v to, že se všichni rozhodneme v souladu se slibem tak, abychom naplnili ten účel, ke kterému Česká televize byla zřízena, a to je veřejnoprávní služba. Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová s přednostním právem. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.